Dělám to proto, protože politická rozhodnutí dělali mí předchůdci. Tady někdo vzal krajům peníze a my ty peníze vracíme, to je všechno. A poprvé jsme taky dali krajům čtyři miliardy na opravu silnic. A po těch silnicích určitě jezdí všichni občané, i těch obcí a měst.

To bylo taky politické rozhodnutí pana Kalouska, tak jako jeho politické rozhodnutí bylo, že vzal peníze krajům, protože tam byla ČSSD, a obcím dal taky víte proč.

Takže není to pravda. Z hlediska přerozdělení mezi kraje ano, já musím říci, že paní poslankyně Kovářová je jediná opoziční poslankyně, která se mnou od počátku, co jsem přišel do této Sněmovny, řeší se mnou věci a úspěšně jsme spolu udělali to, co i pan Kalousek nechtěl dát, peníze na školy, na kapacity, tak jsme společně udělali. A to, co říkáte, je správná věc. Víte, co jsem slyšel?

Tak možná by bylo zajímavé se podívat na ty kraje, jak vlastně my to rozdělujeme, ty kraje.

Ale hlavně že jdeme správným směrem a víme konkrétně, co máme udělat. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Nyní pan zpravodaj se svým závěrečným slovem, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek.

Mně se dneska potvrdila jedna věc že není radno chválit opozici, především opozici na pravé straně.

Prostě absolutně nepochopitelné. S čím lepším zákonem nebo novelou přijdeme do této Sněmovny, tím větší řev slyším z pravé strany spektra.

Takže jenom taková poznámka k vývoji této diskuse. Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Nebojte se, dámy a pánové, já už nebudu diskutovat k této předloze.

To bylo naprosto z cesty a neberte to vážně. Druhá hořká poznámka k tomu, jak je ten svět nespravedlivý. Pan ministr nám řekl, že je první ministr financí, který se snaží vybírat daně. Ti předtím se zřejmě vůbec nesnažili.

Tak snad, pane ministře, jestli se nechcete snažit trochu míň, aby to bylo trochu lepší pro ty veřejné rozpočty. Děkuji panu předsedovi. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. V souvislosti s novelizací zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s účinností od 1. března navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Není tomu tak. Nemá nikdo jiný návrh. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru tohoto návrhu zákona. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 152. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo, prosím, návrh na přikázání dalšímu výboru? Prosím, pan poslanec Bendl. Myslím, že z logiky věci náleží tato materie i do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji za tento návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Bendla, aby tento tisk byl dále přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 153. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru k projednání. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já bych měl jenom prosbu. Pan ministr financí tady říká, proč rozpočtové určení daní pro kraje není podle těch kilometrů silnic a těch nemocnic a sociálních ústavů. Zkuste mu to někdo vysvětlit. Ta poměrně nesmyslná čísla, která říkají podíl jednotlivých krajů, vycházejí právě z těch výpočtů v okamžiku, kdy kraje vznikaly, kdy se počítaly kilometry dvojek a trojek, kdy se počítaly počty sociálních ústavů, středních škol, nemocnic atd. atd. Právě proto například Moravskoslezský kraj nebo Ústecký, které jsou bezesporu strukturálně postižené, mají na hlavu, na občana méně peněz než některé jiné kraje. Ale nevycházelo to z žádné politické dohody, ale právě těch .

My se vrátíme ale po přikázání výborům k projednání budeme řešit, protože tady zazněl v obecné rozpravě návrh na zkrácení lhůty podle § 91, pan zpravodaj navrhl zkrácení lhůty na 30 dnů.